Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro uvedený návrh? Ať stiskne tlačítko a zvedne ruku.

Znovu vás všechny odhlásím a prosím, abyste se přihlásili svými kartami.

Vypadá to, že máme porouchané zařízení. Ještě jednou vás tedy odhlásím a prosím, znovu se přihlaste svými kartami.

Vypadá to, že jsme přihlášeni. Neeviduji ze sálu žádnou námitku, že by nefungovalo zařízení. Jedná se o zařazení bodu, jak jej navrhl pan poslanec Tomio Okamura.

Ať stiskne tlačítko a zvedne ruku.

Návrh nebyl přijat, a bod tedy nebyl zařazen. Není možné hlasovat o jeho pevném zařazení. Další návrh přednesl pan poslanec a ministr Karel Havlíček, který následně doplnil název bodu. Doufám, že takto je přesně ten název, jak byl zamýšlen. Zahajuji hlasování o zařazení nového bodu pod tímto názvem. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku.

Návrh byl zamítnut. Jako další v pořadí zazněl návrh paní předsedkyně poslaneckého klubu hnutí ANO Aleny Schillerové. Jedná se opět o zařazení nového bodu na program schůze, a totiž pod názvem Legitimita vzniklých poslaneckých klubů. Dávám hlasovat. Zahajuji hlasování o zařazení tohoto bodu. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut. Navrhovala pevné zařazení bodu, který jsme právě nezařadili na schůzi. Vypořádali jsme se tudíž se všemi návrhy pořadu schůze. A nyní tedy budeme hlasovat o celém návrhu pořadu 2. schůze Poslanecké sněmovny, jak byl písemně předložen. Zahajuji hlasování.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat, tedy pořad schůze byl schválen tak, jak byl přednesen.

Můžeme tedy přistoupit k bodu schváleného pořadu schůze. Návrh na volbu místopředsedy Poslanecké sněmovny

Pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo, paní předsedající. Vážené paní kolegyně, vážení páni kolegové, vážení členové vlády, přeji vám dobré odpoledne a předstupuji před vás jménem volební komise, která na dnešní odpoledne připravila další volbu místopředsedy Poslanecké sněmovny. My jsme v návaznosti na rozhodnutí Poslanecké sněmovny z předminulého týdne zařadit ten bod na dnešek vyhlásili lhůtu na podávání návrhů. Lhůta uplynula včera, v pondělí 22. listopadu, a volební komise ve stejný den na své 4. schůzi projednala předložené návrhy. Ve volební komisi jsme přijali usnesení číslo 14, které jsme standardně rozeslali všem předsedům poslaneckých klubů, a vy ho také máte před sebou na stolech. Ještě připomenu, že Poslanecká sněmovna 10. listopadu svým usnesením číslo 8 stanovila počet místopředsedů na šest, pět už bylo ten den zvoleno, a tedy jedno místo zatím zvoleno nebylo. Poslaneckými kluby byli navrženi tito kandidáti na šesté místo místopředsedy Poslanecké sněmovny, čtu je v abecedním pořadí: za prvé Tomio Okamura, navržen SPD, za druhé Radek Vondráček, navržen hnutím ANO. Takto podle abecedy a s pořadovým číslem před jménem budou kandidáti uvedeni také na hlasovacím lístku, který použijete pro volbu.

U této volby nyní tedy ze dvou jmen můžete vybrat pouze jedno, a to zakroužkováním čísla před tím jménem, které si vyberete. Naopak křížkem musíte označit to druhé jméno, jinak bude váš lístek neplatný. Ustanovení pro tajnou volbu jsou jinak stejná, v prvním kole bude zvolen místopředsedou ten, který získá nadpoloviční většinu hlasů přítomných poslanců. Pokud by první kolo nebylo úspěšné, tak se opakuje ve druhém kole. Budou do něj postupovat oba dva navržení kandidáti. Nyní vás, paní předsedající, prosím, abyste otevřela rozpravu k tomuto bodu. Děkuji, pane předsedo.